Děkuji. Doplňující odpověď. Co se týká rozpočtových opatření tak, jak bylo s Ministerstvem financí jednáno, tak také se postupuje podle harmonogramu. A včera pan ministr financí podepsal navýšení rozpočtu pro naši kapitolu, to znamená, že se počítá minimálně v této fázi s navýšením 100 milionů korun minimálně právě pro oblast památkové péče. Samozřejmě že to není částka konečná, budeme jednat dál. Ale v tuto chvíli tento krok už byl vykonán. Samozřejmě to ještě musí projít také schválením vlády.

A v úzké součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj je velký předpoklad, že tyto projekty bude možno realizovat. Děkuji za připomenutí.

A zcela na závěr jsem si dovolil paní poslankyni zde přinést takovou rozvahu ministerstva, finanční podporu pro obnovu památek, kterou bych jí teď předal. Děkuji za podporu. Děkuji panu ministrovi za doplnění odpovědi. Můžeme tedy pokračovat další interpelací. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Alarmující však na tom jsou dvě věci.

Zajímal by mě celkový počet lidí, které jste od svého příchodu přijal.

Jinak totiž není pochopitelné, proč když dříve k plnění úkolů a řízení Ministerstva zahraničních věcí stačili tři, čtyři, maximálně pět náměstků, vy jich potřebujete se státním tajemníkem dohromady devět.

Děkuji za odpověď. Děkuji.

Můžete začít, máte slovo. Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, za chvíli přítomný. Chci se na vás obrátit s jednou takovou zajímavostí. Překvapivě neinterpeluji ministra školství, ale vás v kauze nejmenování nebo jmenování profesorů, která nedávno proběhla v rámci reakce prezidenta, a to proto, že jeden z těch navrhovaných docentů vlastně jako důvod, proč nebyl, nebude jmenován prezidentem, je uváděno, že byl agentem StB, držitelem konspiračního bytu, a přitom Univerzita Karlova uvedla, že má čisté lustrační osvědčení.

Děkuji za odpověď. Děkuji panu Igoru Nyklovi i za dodržení času k otázce na interpelaci. Prosím, pane ministře.

Děkuji. Ptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za vysvětlení. Já samozřejmě to respektuji, akorát říkám, že je to poměrně smutná kapitola, jestli se takhle v médiích dočteme u tak závažné věci, akademické věci, že jedni tvrdí toto a druzí toto, tak mě to zaráží. Ale samozřejmě respektuji, že nemůžeme nic víc dělat. Interpelace je tedy uzavřena. Pan kolega Adam mi oznámil, že jak on, tak ostatní členové poslaneckého klubu Úsvit tyto interpelace stahují, takže nebude projednána.

Asi víte, že tento způsob porážky spočívá ve vykrvení poraženého zvířete přetětím jeho hrdelních tepen, a to při plném vědomí. Halal rituál probíhá se záměrem co nejdéle zachovat vědomí poraženého zvířete, aby bylo možno při postupné ztrátě krve vyslechnout recitaci islámských svatých veršů.

Důvodem je riziko kontaminace masa bakteriemi.

Povolení na území České republiky má mimo jiné za následek dovoz halal certifikovaného zboží z jiných zemí.